Děkuji za slovo. O tomto návrhu bychom měli hlasovat. Ano, žádost o odhlášení, takže vás odhlásím. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

Takže tuto interpelaci přerušuji do přítomnosti pana premiéra. Máme tady další podobný případ.

Takže otvírám rozpravu. Paní poslankyně Věra Kovářová, máte slovo, prosím. Děkuji za slovo. Máte pravdu, je to ten samý případ, takže zopakuji návrh, aby vzhledem k tomu, že pan premiér je řádně omluven, aby se tato interpelace přerušila do přítomnosti pana premiéra.

Návrh byl přijat. Takže tuto interpelaci také přerušíme do přítomnosti pana premiéra.

Takže otvírám rozpravu a pan poslanec Vojtěch Munzar.

Kdo je pro přerušení?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Takže tato interpelaci bude přerušena do přítomnosti paní ministryně. Další interpelace.

Já tedy otvírám rozpravu.

Dále máme další interpelaci, což už je poslední, kterou tady mám v pořadí.

Děkuji za slovo. A protože bych ráda slyšela od něj osobně, oč jde, tak bych navrhla přerušení projednávání do přítomnosti pana premiéra. Kdo je pro přerušení do přítomnosti pana premiéra?

Návrh byl přijat.